To přece není o tom, že tady někdo hájí cyklisty, kteří něco porušují.

To znamená, já si myslím, že to je i nějaký signál do společnosti, že jsme si toho vědomi.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Profant, poté pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní kolegyni Ožanovou, prostřednictvím pana předsedajícího.

Takže tato věc, cyklisté se trestají, zatímco automobilista, který ohrozí cyklistu, ten běžně není postihován. A v tom je ten problém, to předkladatel řešil, a právě proto předložil tuto přesnější definici, protože policie se opakovaně vymlouvá, že tohle ještě nebylo nebezpečné, a podobně.

A právě proto je potřeba tuto povinnost řidičů upřesnit, aby se policie nemohla vymlouvat a aby stejně, jako trestá cyklisty, trestala i automobilisty. To je vše. Pan poslanec Výborný, faktická poznámka. Poté pan poslanec Mašek. Děkuji, pane předsedo. Vážené paní ministryně, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, k paní poslankyni Ožanové. Já bych poprosil a musím se tady zastat cyklistů: Není možné paušalizovat, není možné všechny hodit do jednoho pytle. Bohužel je zvykem mnohých nás politiků nejlépe vzít dvě skupiny a postavit je proti sobě.

A pokud tady vy velmi emotivně říkáte: Cyklisté nedodržují a neznají pravidla silničního provozu to přece není pravda!

Myslím, že je zbytečné teď už vést další debatu, máme tady opravdu klíčové věci ohledně exekucí, byl bych rád, kdybychom se k nim dostali.

Já jsem přesvědčen a říkal jsem to tady už opakovaně, že určitě ano. Proto to podpoříme.

Děkuji. Poté pan poslanec Dolínek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl zareagovat na pana kolegu Výborného. Pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, odkdy smějí děti na silnici? Já si to tedy nemyslím. A pak vám řeknu jenom jednu osobní zkušenost, že jsem zvědavý, pokud se to bude striktně dodržovat, jak to dopadne.

Já si myslím, že to prostě nebude fungovat. Faktická poznámka pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Válková.

Já tam dávám pouze úpravu a zopakuji, co jsem řekl minule která platí ve státech, jako je Španělsko, Francie, Německo a další.

Policejní prezidium prostřednictvím pana ředitele dopravní policie, a přesto jsou schopni toto vymáhat.

To není něco, co je specificky pro cyklisty.

Všechno zde podléhá poměrně složitému schvalování.